Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo.

Celou dobu jste mě přesvědčovali, že obec splnila veškeré podmínky. Předpokládala jsem, že prověříte veškeré skutečnosti důležité pro čerpání evropských dotací.

Jak mi dnes vysvětlíte, že v době, kdy jsme na státním fondu řešili seznámení zastupitelstva s podmínkami a konečnou fází podpisu smluv, papírově už stavba probíhala.

Stavba však podle harmonogramu prací ani v tomto termínu zahájena nebyla. Prodloužené stavební povolení je po formální stránce neplatné. Je zřejmé, že stavba byla fiktivně zahájena, aby nepropadlo stavební povolení, a za těchto okolností by se jednalo o černou stavbu a mělo by být znovu zažádáno o dodatečné stavební povolení. Pane ministře, proč se Státní fond těmito skutečnostmi nezabýval?

To je téměř všecko.

Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní poslankyně. Můj věrný fanoušek, paní poslankyně Havlová, se kterou jsme o problematice té předmětné akce hovořili paní poslankyně, řekněte, dvacetkrát možná? Koneckonců nejenom se mnou, ale vlastně i s mým předchůdcem panem ministrem Podivínským. Ten problém je v tom, že Státní fond životního prostředí opravdu v minulosti několikrát prověřoval tu akci. Naposled zcela nedávno.

Ta byla vydána v roce 2013 na základě toho, že podle názoru Státního fondu životního prostředí došlo prostřednictvím elektronického losování k netransparentnosti při losování. Na základě toho bylo rozhodnuto o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na sníženou částku dotace s korekcí 10 %. Přesto však i tak bylo... Žadatel se se závěry kontroly neztotožnil, ale rozhodnutí o poskytnutí dotace přijal. Následně byla provedena již zmíněná veřejnoprávní kontrola, která zjistila určitá kontrolní zjištění, která však opět nemohla být důvodem k tomu, aby byla zrušena ta smlouva, ale pouze byly navrhovány a navrženy také nezpůsobilé výdaje ve výši dalších asi půl milionu korun. My jsme se potom o tom několikrát bavili a problém z mého pohledu je následující. Vy zpochybňujete jednání, které provedla obec. Opakovaně zpochybňujete kroky, které byly provedeny starostou, ale já jsem vám říkal, a to bohužel stále platí, že pokud by měl Státní fond životního prostředí jednat podle tohoto, tak by musel dostat nějaký jasný podnět. Buď od policie, stavebního úřadu a dalších orgánů. Já vím, že tam probíhá vyšetřování Policie České republiky, určitých údajů podle vašich, řekněme, zjištění a udání. Některých právních kroků, které podle vašeho názoru obec udělala v rozporu se zákonem. Ale my můžeme jednat v tomto případě, a věřte, že kolegové ze státního fondu se tím opravdu velmi vážně zabývali i na moje opakované podněty a řadu těchto akcí už jsme řešili, ale dokud nedostaneme jasný podnět buď od policie, nebo stavebního úřadu, že je neplatné stavební povolení, nebo dalších subjektů, tak prostě nemůžeme rozhodnout jinak, protože bychom mohli být okamžitě žalováni, že jsme zrušili akci, která probíhá. To znamená opravdu, ten projekt je v současné době v realizaci.

Takže my opravdu nemáme v této chvíli právní důvod, jak postupovat jinak než udělit příslušné korekce, což se stalo, nebo řekněme rozhodnout o nezpůsobilých výdajích, ale nemáme jinou možnost. I já děkuji a vidím, že paní poslankyně chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Mě by ještě zajímalo, pane ministře, pokud by se žádalo o dodatečné stavební povolení, jako že já tvrdím, že to poslední povolení je neplatné, tak by mě zajímalo, jestli by bylo posuzováno podle současných kritérií, protože současná kritéria by obec nesplnila. A druhá věc, a to je zcela jasné, všichni víte dobře, že my jsme se zadlužili dneska přes 30 mil., taková malá obec, která má roční rozpočet zhruba 25 mil. Dneska nám ji budete určovat ze státního fondu a v průměru nám to bude dělat 154 korun za kubík vody. A jak to bude do budoucna, to si vůbec nedovedu představit. Poprosím pana ministra o reakci. Bohužel, paní kolegyně, Státní fond životního prostředí v tomto případě není arbitr správnosti rozhodnutí obce, pokud jde o technické řešení, a bohužel tedy i zátěž obyvatel. To bylo na základě rozhodnutí zastupitelstva, že se rozhodlo jít touto cestou, a můžeme samozřejmě spekulovat o tom, zda je pro tu obec momentálně a pro její obyvatele ta nejvýhodnější. Já o tom můžu mít taky své pochyby. K té vaší první otázce.

I já děkuji a nyní prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Nykl, který bude interpelovat paní ministryni Marksovou. Pěkné odpoledne. Vážená paní ministryně, v roce 2003 vstoupila v platnost evropská směrnice o přesčasové práci, podle které můžou lékaři pracovat pouze osm hodin přesčasů týdně, čili ročně 416 hodin. Česká republika měla deset let na to, aby tuto směrnici přijala a aby se tady vlastně dodržovala. Bohužel se ukazuje i v roce 2015, že lékaři dál slouží do roztrhání a nikdo tuto situaci v nemocnicích nekontroluje, čili je porušován zákon. Jestli Státní úřad inspekce práce provádí tyto kontroly. Jestli bylo něco odhaleno, když víme od kolegů, že to je zcela běžný fenomén v nemocnicích, to obrovské překračování.